Děkuji. Pan poslanec Chvojka do podrobné rozpravy.

Děkuji. Děkuji. Ptám se, zda ještě někdo má zájem o vystoupení v podrobné rozpravě. Nikoho nevidím. Je zájem o závěrečná slova? Není. Žádný návrh hlasování nepadl a já končím druhé čtení tohoto návrhu.